Rozhodnutí o zastavení by bylo možno použít pro účely daňových odpisů. 11.

Jde o zpřesnění formulace oprávnění povinnosti soudního exekutora. Doplňuje se právní úprava centrální evidence exekucí, stanoví se, že údaje o oprávněném se poskytují pouze povinnému z téhož exekučního řízení a že údaje o vymáhaném peněžitém plnění se pravidelně aktualizují. Nutnost změn vyplynula z vypořádání připomínek v novelizaci vyhlášky o centrální evidenci exekucí.

Mění se přechodné ustanovení k exekučnímu řádu, upravující ustanovení, která se použití v řízení zahájených přede dnem nabytí účinnosti, a doplňuje se přechodné ustanovení týkající se rozhodování o odvolání proti rozhodnutím komory vydaným ve správním řízení. Dámy a pánové, ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím posléze v podrobné rozpravě.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Proto v oblasti exekucí podporujeme princip jeden dlužník, jeden místní exekutor, to znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor a princip teritoriality, tedy že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka. Tento princip odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku a motivuje exekutory i věřitele ke korupci a klientelismu. Je nutné posílit postavení jak oprávněných věřitelů, tak poctivých dlužníků. Stát by také neměl parazitovat na neštěstí lidí a zatěžovat exekuce 21 % daně z přidané hodnoty, ale vláda je k řešení tohoto problému stále hluchá. Vítáme také novelizaci insolvenčního zákona jakýmkoliv směrem, který pomůže k oddlužení našich občanů, samozřejmě při sledování nepoctivého záměru, aby nebylo možno tento institut zneužívat, protože cílem tohoto zákona musí být v prvé řadě dostat občany z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému. Děkuji za pozornost.

Prosím. Já se omlouvám, já mám faktickou poznámku, protože on to pan předsedající řekl, na kolegu Hrnčíře, vaším prostřednictvím, protože faktická poznámka opravdu slouží k tomu, aby reagoval člověk na nějakého poslance, který mluvil před ním, nikoliv aby jakoby předběhl frontu. Já bych tady... taky teoreticky nechci čekat a tady musím čekat, mám také něco připravené, zkrátím to nějakým způsobem, ale také se nepřihlásím na tu faktickou, takže poprosil bych skutečně ty faktické dodržovat a poprosil bych o to samé pana předsedajícího. Dobře, v tom případě ještě podotknu, že faktickou poznámkou by se nemělo reagovat ani na faktické poznámky, ale rozumím tomu. Vážený pane předsedající, já bohužel musím reagovat.

Děkuji, a nyní tedy pan poslanec Navrkal, který je řádně přihlášen v rozpravě. Děkuji za slovo.

Děkuji. Poprosím pana poslance Koláříka, jestli má zájem o vystoupení v obecné rozpravě, která je určena k obecné rozpravě nad návrhem, případně jeho důsledky. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji proto všem, kteří podpořili mimořádnou schůzi a kteří podpořili schválení tohoto programu, protože byť jsou to vládní návrhy, tak to skoro vypadá, že to vláda předkládá jenom naoko a není to pro ně priorita, řešit to nechce, ale asi to nebude u všech a u celé vlády. Vezmu to postupně. Mluvil jsem tady o nich už mockrát, je to známá věc.